Hlavní problémy této vlády vidím v tom: Problémy této vlády jsou tradičně daně. Už dříve se skloňovala především výše daňové kvóty, výše odvodů z mezd, výše efektivního zdanění podniku. Dnes toto vše ale mimořádně překrývá výběr daní jako takový. Špatný výběr daní, to je skutečný problém této země, který v tuto chvíli dopadá na každodenní život našich obcí. Zeptejte se doma starostů z ANO, ze sociální demokracie nebo u vás u lidovců, co vám povědí. Problémem této vlády je skutečnost, že nemá absolutně žádnou konkrétní představu o důchodové reformě. Druhý pilíř jste poslali k ledu, ale nic lepšího jste nevymysleli. Sociální demokracie ve skutečnosti neví, jak problematiku důchodů řešit, a ostatní koaliční partneři na tom nejsou o nic lépe. Problémem této vlády je zdravotnictví. Vláda zrušila slušně fungující zdravotnické poplatky, ministr financí s odstupem času říká, že to asi byla chyba, a tak nějak uvažuje prostě o jejich znovuzavedení. Nekoncepčnost, impulzivní rozhodování bez ohledu na následky. To je systémový obrovský problém této vlády. Problémem této vlády je likvidační postoj k malým a středním podnikatelům. Podnikatelé jednoduše nechtějí, aby je stát neustále vodil za ruku a donekonečna je kontroloval. Chtějí od státu pouze to, aby jim vytvořil podmínky, řekněme, stanovil mantinely, ve kterých by se se svou vlastní usilovnou prací dokázali o sebe postarat sami. Vláda namísto toho vymýšlí, jak tento motor ekonomiky co nejvíc zadřít. Jak na všechny pohlížet jako na podvodníky, neboť jak známo, všici kradnú. Problémem této vlády je školství. O problémech školství je teď více slyšet, ale dobrá řešení nepřicházejí. Nepopulární řešení, jako je redukce obrovského počtu středních škol, jsou odsouvána. Místo toho dochází ke snahám měnit to, co funguje dobře. Mám na mysli vymýšlení změny financování regionálního školství místo zpřísnění stávajícího stavu. Dlouhodobě kritizuji nedostatečné financování vědy, výzkumu a inovací. Prosadíme dobře fungující stát. Jaký stát měla sociální demokracie na mysli? Umíme dát lidem práci. Ano, nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stále nejvyšší v republice a pod 10 % se jen tak rozhodně nedostaneme.

To samé. Jasná pravidla pro všechny, bez výjimky. To byl krásný billboard. Včerejší Ústecký deník: